Vítám mezi námi senátora Lumíra Kantora, je to tak?

Paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo. Zdravím Sněmovnu po prázdninách a doufám, že budete konstruktivní. Dámy a pánové, vážené vedení, pokud jde o zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech, sněmovní tisk číslo 72, nebyl schválen bohužel v Senátu, přestože tento návrh zákona doznal celou řadu změn už z Poslanecké sněmovny a ty různé výtky, které byly poměrně četné, byly zapracovány.

Cílem nového zákona je stabilizovat a zkvalitnit výkon znalecké činnosti a dostat trošku také znalce, kteří, jak vidíte, dneska žonglují se znaleckými posudky ve velkém, pod kontrolu.

Prosím, pokračujte.

Nyní je předmětem kritiky ze strany některých senátorů, ale já mám za to, že ta kritika není spravedlivá a je poněkud předimenzovaná. Nejedná se o adekvátní kritiku a bylo by nešťastné, kdyby tento zákon nakonec nebyl schválen, protože tato země jej podle mě potřebuje a přímo po něm volá. Hlavní výhrada, která zazněla ze strany Senátu, je centralizace znalecké agendy na Ministerstvo spravedlnosti.

A jako argument mám zkušenost, že soudy především by měly soudit, a ne se tedy věnovat takovéto správní činnosti, která jim nepřísluší. Ministerstvo spravedlnosti navíc je velmi dobře vybaveno na tuto kontrolní činnost a má své zkušenosti, pokud jde o tyto profese.

V těchto sborech máme odborníky v daných profesích. Stávající podoba zákona je výsledkem dlouhodobého projednání a také celé řady kompromisů.

Dnešní zákon nepovažuji za funkční, dohled nad znalci není efektivní. Systém potřebuje změnu a věřím, že nový zákon by přispěl ke zkvalitnění a stabilizaci znaleckého odvětví. S ohledem na tyto skutečnosti, které jsem zdůraznila a které už jste tady několikrát vyslechli, a já je jenom opakuji, bych vás chtěla touto cestou požádat, abyste hlasovali pro přijetí tohoto zákona a přehlasovali ten poněkud zbrklý názor Senátu, který byl zaujat. Děkuji za pozornost.

A ten třetí zákon potom jsme doporučili schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.